Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Já děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tato novela o sociálních službách vlastně po deseti letech od jeho vzniku, od jeho účinnosti, přináší několik komplexnějších změn. Cílem toho návrhu je zejména promítnout aktuální požadavky praxe tak, aby právní úprava odpovídala potřebám všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Zároveň chceme, aby tyto navrhované změny umožnily poskytování sociálních služeb na míru podle druhu nepříznivé sociální situace, aby se také občané lépe orientovali v tom, kam se mají obrátit, kdo jim může zajistit v jejich konkrétní nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu. Já bych tady zmínila několik změn.

Tento návrh je opravdu pro ty, kteří jsou doma, ne pro ty, kteří jsou někde v ústavních zařízeních. Když se vlastně srovnají náklady na toho člověka doma i s tím navýšeným příspěvkem a porovnají se s náklady, když ten člověk je v nějakém zařízení, tak samozřejmě ta domácí péče i přes toto zvýšení je stále mnohem levnější. Zároveň jsou zde opatření, která zvyšují kvalitu sociálních služeb, a současně se snižuje administrativní zátěž pro poskytovatele. Dále zde navrhujeme, aby služby sociálněprávní ochrany dětí se převedly do systému sociálních služeb. A v této souvislosti vznikají nové sociální služby, domovy pro děti na přechodnou dobu a služby pro rodinu, což odstraňuje dosavadní nežádoucí dvojkolejnost poskytování služeb jedné a té samé cílové skupině. Zároveň se třeba zvyšuje podpora rodin, kterým se současně narodily tři a více dětí. V současné době mají tyto rodiny nárok na služby zdarma, ale ty služby se mohou starat jenom o domácnost, nesmějí se fyzicky starat o děti, takže se toto právě rozšiřuje přímo na služby péče o děti jako také, protože dnes pečovatelky nesmějí vlastně ty děti vzít do ruky.

Asi také všichni víte, že vlastně v současné době hospicová péče a péče o umírající není pořádně legislativně zakotvena.

Také se upravuje financování a plánování sociálních služeb stanovením jednotných pravidel vstupu služeb do sítě. Chceme, aby současné požadavky na dotace se staly mandatorními výdaji. Myslím, že tady už ty hlavní body jsem vyjmenovala, jinak těch změn je samozřejmě ještě víc. Já vám děkuji za pozornost a věřím, že propustíte tuto novelu do dalších čtení. Prosím nyní, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.